Vidím přihlášku pana předsedy Miholy.

Ano, vzhledem k tomu, že na příští pátek nemáme zatím žádný bod pevně zařazen, kromě návrhu, je tady návrh pana poslance Sklenáka, který navrhuje tisk 307 jako nový bod zařadit jako první v pátek, tak by to byl tedy druhý bod. Pan předseda Stanjura. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

Navrhuji zařazení nového bodu, který by nesl jméno neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Dovolte mi, abych to v krátkosti zdůvodnil.

A já bych poprosil, abychom tady nehráli v tom stranickém dresu, čí to je nominant a která strana ho nominovala.

My jsme debatovali, že možná by se mohl změnit zákon, ale dokud ten zákon platí, tak se musí dodržovat.

Trvá to už poměrně dlouho, my ty informace máme někdy od začátku září. Takže navrhuji tento nový bod a navrhuji, aby byl třeba příští pátek jako třetí bod zařazen do programu jednání Poslanecké sněmovny. Pokud ho nezařadíte, tak vám říkám, že jako člen výboru budu na příštím jednání výboru navrhovat, aby to výbor doporučil Sněmovně jako bod na sněmovnu.

Ale tomu problému se prostě nevyhneme a rozhodnout Poslanecká sněmovna musí. Děkuji. Je to stejný návrh, který navrhoval pan předseda volební komise Kolovratník, nebo... je to od jiného navrhovatele. To jsem pochopil. Já jsem ten bod nazval jinak.

Já si myslím, že to hlasovatelné je a bude nejčistší, když o tom rozhodne Sněmovna.

Ten problém za týden nebude jiný než teď. Ten bude úplně stejný, nebude možné tu předlohu jakýmkoliv způsobem měnit, protože se jedná o veto prezidenta. Prostě ta legislativní předloha se během legislativního procesu dostala do nepřijatelné podoby. Podle mého názoru jediné, co se s ní dá dělat, je, neschválit ji a rychle navrhnout nový zákon, který umožní dětské skupiny, aniž by přitom likvidoval řadu alternativ, které jsou jinak prospěšné. Prostě co si tím týdnem pomůžeme? Dál tedy, pokud nejsou žádosti o přednostní právo, tak mám zde dvě přihlášky. První je pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Kolovratník.

Děkuji za pozornost.